Ta vaše novela doplňuje rovněž pravomoc regulovat provoz všech typů sportovišť, škol a dětských skupin a zařízení pro mimoškolní vzdělávání dětí.

Protože to nemůžete šmahem vzít takhle.

To se vám tady snažím vysvětlit.

A to i právníci považují za porušení principu uvedeného v článku 4 odstavec 4 Listiny, protože tam je jasně uvedeno cituji, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Konec citátu.

No ale je přece nepřijatelné, aby státní moc reagovala na nezákonnost svých předchozích mimořádných opatření jinak, než že rozhodnutí soudu bude respektovat. Je nepřijatelné, ano.

Že totalitně chtějí ovlivňovat práva a svobody našich občanů? To je úplně šílené.

Ono to je přesně, jak to vidí odborníci.

Ve většině ustanovení novelizovaného § 2 je způsob uplatnění státní moci uveden jen rámcově.